Tady vláda připravuje zákon o sociálním bydlení.

My jsme zaznamenali debaty ohledně stavebního zákona. Tady vstoupila v platnost novela od začátku roku, která má usnadnit územní řízení, umožnila přesun kompetencí na obce s rozšířenou působností, aniž by jim k tomu poskytla příslušný personální aparát. A takovéto změny se dějí.

Já jsem chtěl říci, že to je velmi citlivá věc. V podstatě v tuto chvíli je to jediný způsob, jakým stát může intervenovat nějakým způsobem do složité bytové situace. Tady zaznívají různá čísla.

Příspěvek na bydlení má sloužit jako prevence pádu do chudoby a pobírá jej v tuto chvíli 279 tisíc domácností. Tu druhou dávku, doplatek na bydlení, pobírá 52 tisíc těch nejchudších domácností.

My bychom prosili, když se tady připravuje návrh sociálního bydlení, aby toto byla ta platforma, na které se ponesou další návrhy, jakým způsobem ovlivnit tyto dvě dávky, aby nevznikaly nějaké ad hoc reakce na základě toho, že vláda vyrazí do regionů a vidí, jaké jsou problémy v sociálně vyloučených oblastech.

Ty novely novel a navazující zákony, ty agendy, jsou nepropojené. Jsou tady nějaké dočasné změny, jsou tady nějaké rychlé záplaty na tu situaci.

Předložení návrhu financování výstavby sociálního bydlení, poskytnutí informací o řešení problémů v oblasti IT a jejich připravenost na chystané změny, protože i my jsme... V tomto roce byly zahlceny úřady práce. Prostě pokud se mění agenda, tak samozřejmě práce narůstá a ty úřady to nezvládají. Pro nás je velmi důležitá věc a my jsme na grémiu viděli zástupce dalších ministerstev, abychom byli ujištěni, že zde probíhá koordinace, protože ministerstva mají své rozpočty, a pokud Ministerstvo pro místní rozvoj uvolní peníze a nebude k tomu zároveň zajištěno financování sociálních služeb, budeme pokračovat v trendu, kdy se buduje nějaké bydlení pro sociálně slabší občany, tito se tam odsouvají, ale jakýkoliv program na to, aby se oni z té situace dostali, nebude fungovat, protože to je holt jiný zákon, to je holt jiný balíček peněz a musí také projít Sněmovnou. Prosíme nejvíce a já doufám, že se k tomu dobereme o zastavení nesmyslných, překotných a z kontextu vytržených novelizací zákonů. To my považujeme, že se momentálně děje ve věci dávek, které stát vyplácí na dostupné bydlení normálním rodinám v České republice. Týká se to zhruba 300 tisíc domácností.

Pan předseda Chvojka dává přednost panu předsedovi Kováčikovi. To určitě můžeme akceptovat. Prosím, máte slovo.

Přeji vám hezký dobrý den, vážená vládo, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Já bych rád reagoval na pana kolegu Bartoše s onou sebereflexí. Já vítám sebereflexi u kohokoliv. Já jsem ji včera projevil předem, protože celý ten můj příspěvek byl o tom, že jestli jsem špatně slyšel pro hluk v sále, tak mě omluvte, ale zdálo se mi atd. atd. Čili ta sebereflexe tam byla předem, ta omluva tam byla již předem, takže pane kolego Bartoši, jestli takto jste schopen to vzít jako omluvu, a pane kolego Pikale, jsteli tu, jestli jste takto schopni to vzít jako omluvu, předem byla dána a myslím, že bychom měli nastavit korektnější vztahy mezi námi, ne pouze na sebe útočit.

Takže navrátíli se zpátky do rukou obecních výstavba bytů státem, tedy námi všemi, dotovaná tak, aby ten, kdo nedosáhne svými příjmy, protože není každý schopen zaplatit několik milionů, aby ten, kdo nedosáhne na vlastnické bydlení, na vlastní byt, na vlastní dům, tak aby měl rozumnou šanci získat bydlení, protože podle našeho soudu je bydlení základním právem.

Prosím pěkně, to je náš přístup. Co se týká tady toho konkrétního tématu, podrobněji se stanoviskem klubu vystoupí kolegyně Aulická Jírovcová, místopředsedkyně poslaneckého klubu. Já jsem přesvědčen o tom, že ten, kdo se tím tématem zabývá, má k němu mluvit.

My ten program nepodpoříme. A já si dovolím teď se tady omluvit z jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů. Děkuji, pane předsedo. Slovo má pan předseda Chvojka, po něm pan předseda Bartošek a po něm pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.

Ta první rovina je samozřejmě věcná a druhá rovina je politická a dejme tomu i legislativní nebo legislativně technická.